Je to jeden z důvodů, proč snižujeme deficity státního rozpočtu. Můžeme se bavit, jestli je tento nástroj dobře nebo špatně, jestli máte lepší nástroj, než jsme navrhli my, to je legitimní debata.

A tam se mělo tehdy okamžitě akčně reagovat a těch nástrojů bylo víc. Vy jste striktně odmítli pokračovat v tom, že jsme snížili DPH na nulu, dobře, odmítli jste to, ale neudělali jste jiné okamžité opatření. Jsou dvě. A některé země reagovaly různě, některé jinak, to je jedno, a ta regulace těch cen by okamžitě znamenala, že by se ta inflace snížila.

Děkuji a my se nyní můžeme vrátit do obecné rozpravy k řádně přihlášeným, kde je na řadě paní poslankyně Jana Pastuchová.

Já moc děkuji, že jste se na mě těšili a měli jste proč, protože ten můj příspěvek trošku míří do těch poloprázdných řad tady, ale míří k vládní koalici.

Takže zaznělo tu nebo asi bych měla nejdříve říct, vážená vládo, dneska je tu víc ministrů než včera, jsou tu dva.

Z vystoupení některých vládních kolegů, ať už tady ve Sněmovně nebo v médiích, mám někdy pocit, že tak trochu všichni zapomínáte, proč tady ve Sněmovně jste.

Tak budu pokračovat.

Minulý týden jsem dostala dopis od jednoho pána z Libereckého kraje, odkud pocházím. Nejdřív jsem zvažovala, jestli to zařadit do tohoto příspěvku, ale pak jsem usoudila, že vlastně tento dopis nejlépe vypovídá o tom, že vy už nehájíte zájmy této země, jejích občanů, ale ani těch, od kterých jste ty hlasy dostali.

Upřímně jsem měl šílenou radost z toho, jak dopadly volby, jak se sestavila vláda. Chápal jsem ústupky v programovém prohlášení vlády jako výsledek kompromisu, který byl pro sestavení vlády nutný, i když jsem neměl ze všeho radost. Já i manželka jsme volili SPOLU, což jsem vám říkal i na mítinku v Liberci. Vlastně to všechno zapadalo do mých plánů. A šetříme pořád. Teď, dva roky po svatbě a vlastně dva roky po volbách, skoro dva roky po volbách, jsou podmínky hypoték brutální tak, jak nikdy nebyly. Ta stejná vláda chce zdvojnásobit daň z nemovitosti. Zároveň se zdražují potraviny a služby nejen kvůli inflaci, ale i kvůli zvyšování DPH a převádění celé řady věcí do vyšší sazby. Kromě samozřejmě vína.

Jak si teď má mladá rodina budovat společnou budoucnost?